Musím říci, že to bylo dost náročné. Ale myslím si, že si ten cyklista, i když se chová třeba někdy ne úplně tak, jak my řidiči bychom potřebovali, zaslouží to, abychom byli ohleduplní.

Děkuji. Děkuji. Nyní faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová.

Prosím vás, není to vyvážené.

Hlavně již se to dá řešit.

Prosím vás, pokud je někdo hlupák, tak je jedno, co řídí. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo.

Kdyby se naši cyklisté cítili bezpečně, kdyby stejně tak asi jako paní kolegyně ve své praxi bylo správně aplikováno té stávající právní úpravy, tak tady dneska nestojíme.

My všichni víme, že je tady nějaká právní úprava, ale ještě jednou říkám, kdyby ta právní úprava byla dostatečně aplikována, byla respektována, tak tady dneska nikdo s tímto návrhem nestojí. Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Děkuji za slovo.

Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová. Děkuji za slovo. V podstatě souhlasím.

Takže já bych doporučovala, aby cyklisté již realizovali věci, které jsou v zákoně, nepřejížděli na jízdních kolech například přes přechody a podobně. Prosím vás, opravdu je to nevyvážené. Co vlastně řidič jízdního kola, který bude objíždět chodce? Uvědomte si, že to je určitá disproporce. V zákoně je vzájemná ohleduplnost.

To je řešitelné podle této právní úpravy. Proč dávat další právní úpravu? Opravdu za mě, kolegové a kolegyně, ne.

Oni si myslí, že mohou všechno. Není to pravda. Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu, ne jenom pro některé. Mám zde několik faktických poznámek. Samozřejmě musím reagovat na paní kolegyni.

Jsou to statisíce lidí, kteří nás o to žádají. Tak jestli se chceme na ně vykašlat, prosím.

Každý z nás to zvládne.